Já jsem se na ten počet zaměstnanců ptal také proto, že pan ministr financí tady opakovaně mluvil o tom, že posílil či posílí Finanční správu o 600 zaměstnanců. Ale z té odpovědi vyplývá, že vlastně počet pracovníků na konci roku 2014 byl v zásadě stejný jako na konci roku 2013. Takže za rok fungování této vlády se počet pracovníků nijak nezvýšil. Zvýšilo se procento osobních nákladů zhruba o pět, a když se podíváte na počty, které se přímo věnují daňové správě, tak o pár desítek pracovníků to číslo pokleslo.

Myslím, že je na pořadu dne debata o tom, jestli bychom například kontrolu dotací státních či evropských, ale zejména státních, nenechali pouze na NKÚ.

Je to věc k diskusi. My neříkáme, že ano, ale myslím si, že pokud uvažujeme o rozšíření pravomocí NKÚ, tak ruku v ruce s tím by měla jít nějaká debata o zúžení počtu kontrolních orgánů, aby se nemohly opakovaně kontrolovat tytéž věci. Ono velmi často u těch dotací ještě probíhají veřejné zakázky, které chodí kontrolovat nejen například Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, ale také tzv. auditní jednotky, a velmi často výsledky těch kontrol jsou opačné.

Jednu jsme už navrhli. Budeme projednávat zrušení daně z nabytí nemovitostí.

Výnos je zhruba 5 miliard ročně. Máme více než milion poplatníků. Více než milion poplatníků silniční daně! To znamená, průměrný výnos na jednoho poplatníka je zhruba 5 tisíc korun.

Myslím, že by to a to mluvíme jenom o nákladech, které jsou na straně státu, nemluvím o nákladech, které jsou na straně těch poplatníků. Ty nejsou úplně jednoduché a úplně malé.

Podívejte se na počty poplatníků v jednotlivých finančních úřadech, respektive v jednotlivých krajích.

Tam ta čísla prostě nesedí, evidentně přesto, že uznáváme, že hlavní město, logicky, je to v každém státě, má největší ekonomickou výkonnost, největší ekonomickou aktivitu, je to naprosto logické, tak ta čísla prostě neodpovídají, nejsou třeba o 5, 10, 15 % vyšší než v okolním, vedlejším, Středočeském kraji, který má zhruba stejný počet obyvatel, tam ta čísla jsou dvojnásobná a vyšší. U ostatních daní to tak ovšem není.

Je to daň z nemovitostí.

Ovšem výnos je stoprocentním příjmem obcí a měst. To znamená, není to příjmem státního rozpočtu, a pokud přijdeme, a chceme přijít, se zrušením daně z nemovitostí, tak podle našeho názoru existují dvě cesty, jak to kompenzovat městům a obcím.

A stejný počet...